Proto se obávám případných kontrol v téhle oblasti.

Děkuji. Dalším je pan poslanec Petr Pávek. Děkuji za slovo. Já bych také zareagoval s vaším dovolením na své dva předřečníky. Je to přesně tak, jak říkal kolega Kupka.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády, hezký večer. Názorů je mnoho, ale já tady volám, a mnozí z vás to vědí, po tom, aby v okamžicích, kdy jsou kontroly, byly nějaké metodické pokyny. Já jsem zažil kontroly na evropské fondy, každoročně nás kontroluje Ministerstvo financí, které hodnotí hospodaření kraje. Myslím, že chodí i na obce.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Růžička. Prosím. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na předřečníky, prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kupku.

Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že právě kvůli výhradám malých obcí jsme navrhli pouze statutární města a kraje.

Ostatně ani kraje a statutární města netrpí nedostatkem zájemců o volenou funkci. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To byl opravdu úřad, který byl ke kontrole hospodaření se státním majetkem. Poslat na obce, a je úplně jedno, jestli na obce, statutární města, obce s rozšířenou působností nebo na všechny mimochodem, mělo by to být na všechny, protože my všichni máme stejnou rovnost před zákonem. Tak jako vlastně oni budou rozporovat usnesení rady a zastupitelstva a budou ho poté kriminalizovat, protože oni to předají těm orgánům. A druhá věc. Neříkejme si, že budou chodit namátkově.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já to s dovolením zopakuji i pro kolegu Adamce prostřednictvím pana předsedajícího. Nehovoří se o šesti tisících obcí.

Pan poslanec Jiří Bláha. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl přispět svou troškou do mlýna s tím, že vidíte, jak je to složité. A teď si představte, že ten živnostník, který zaměstnává devět lidí, k němu ty kontroly přicházejí opakovaně a několikrát a stále chtějí stejné dokumenty. Takže já se to třeba snažím řešit a řeším to prostřednictvím kontrolního webu, na kterém by ty dokumenty byly sdíleny. Možná že by se něco takového hodilo i pro města a obce, aby úředníci tu kontrolu vlastně zahájili na úřadě, načetli si ty dokumenty dopředu, všechno si zjistili a de facto kontrolou nezatěžovali, protože věřím tomu, že pro malé obce to musí být šílené. Ale to nic nemění na tom, že i já si myslím, že NKÚ dělá svoji práci velice dobře.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.